Nově by byl tento stav legalizován.

Podle vládního názoru je také návrh v kolizi s evropským právem, protože dává právo pěstování a dalšího nakládání s malým množstvím konopí pouze osobám, které mají trvalý pobyt na území České republiky, což vláda považuje za diskriminační.

Dovolte mi, abych přesto vyjádřila doporučení k tomuto návrhu zákona a požádala vás, abyste hlasovali o jeho propuštění do druhého čtení a dali tak možnost k důkladnému projednávání, zejména pak ve výboru pro zdravotnictví. Děkuji za pozornost.

Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi k tomuto materiálu uvést, že ač věřím, že je předkládán s dobrým úmyslem, je bohužel v rozporu s mezinárodním právem, směřuje proti základním cílům vládou stanovené národní strategie protidrogové politiky a ze zdravotního pohledu dle našeho názoru nepřináší pozitiva.

Důvodová zpráva se snaží zmírnit výklad mezinárodních úmluv dopadajících na tuto oblast, aby dosáhla příznivého výkladu pro povolení užívání a pěstování pro vlastní potřebu, což dle mého soudu nelze akceptovat.

Zároveň nelze přijmout argumentaci, že pěstování konopí pro vlastní potřebu je zahradnickým účelem, a tudíž se na něj podmínky mezinárodní úpravy nevztahují. Toto tvrzení je z mého pohledu účelové, rozporné se samotným návrhem, neboť se v návrhu i dále v důvodové zprávě pracuje se zpracováváním konopí pro vlastní potřebu.